Z členů vlády se dnes omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka bez udání důvodu, pan vicepremiér Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan ministr Richard Brabec z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Milan Chovanec z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Jan Chvojka z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Miloslav Ludvík z osobních důvodů, pan ministr Robert Pelikán z rodinných důvodů, paní ministryně Kateřina Valachová z rodinných důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

Než přistoupíme k případným změnám pořadu schůze, chtěl bych vám sdělit, že při včerejším hlasování u bodu 299 došlo k nedorozumění. Tento bod měl být bodem pátým pevně zařazeným, to znamená, že bude předřazen před bod 285. Pořadí ostatních bodů bude nezměněno. Měli bychom se tedy věnovat pevně zařazeným bodům v pořadí: 55, 56, 71, 72, 299.

S procedurálním návrhem se hlásí pan ministr Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl navrhnout, abychom dnešní zasedání vzhledem k tomu, že je 15. března, začali minutou ticha, kterou bychom uctili oběti nacistické okupace. Děkuji. Děkuji. Je to procedurální návrh. Nezbývá, než dát... Mám dát o něm hlasovat?

Já vám děkuji.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Už jsme o této věci jednou rozhodli. V tomto ohledu máte pravdu. Ten návrh se musí modifikovat. Není možné hlasovat o jedné věci, která již byla přednesena.

Pan poslanec Zavadil. Prosím.

Nikdo další se k pořadu schůze nehlásí. Prosím.

Děkuji. Hlásí se někdo další k pořadu schůze? Nikoho takového nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?